Řekl jste, že jste nechtěl zdržovat odpověďmi, ale pak máte dost času na to, abyste hájil vlastní neschopnost. To znamená, máteli času dost, my také.